Z členů vlády se omlouvají: Bohuslav Sobotka zahraniční cesta, Pavel Bělobrádek pracovní důvody, Jiří Havlíček zahraniční cesta, Daniel Herman zahraniční cesta, Michaela Marksová pracovní důvody, Martin Stropnický zdravotní důvody, Stanislav Štech pracovní důvody, Lubomír Zaorálek pracovní důvody.

Ptám se, kdo z poslanců má zájem o předložený návrh na změnu nebo doplnění programu. Eviduji přihlášku pana poslance Martina Kolovratníka, kterému tímto dávám slovo. Prosím, pane poslanče. Dobré ráno, kolegyně, kolegové. Děkuji za slovo. O mně se říká, že jsem nenapravitelný optimista, tak já bych se rád pokusil, byť jsem si vědom toho, že naděje je asi teoretická, ale zkusit to chci.

Víte, že tuto novelu řada z nás občanům slíbila, že se o ní hodně diskutuje. Jediné moje odůvodnění. Jsme ve druhém čtení, takže teoreticky tyto samotné dva body by dnes nemusely zabrat až tolik času. Jestli dvacet minut až třicet minut. Myslím si, že víc ne. Ale respektuji, že máme třetí čtení, takže po bloku třetích čtení. Tedy až budou všechna třetí čtení vypořádána, tak pokud bychom to ještě stihli. Děkuji za pozornost. Bylo by to tedy po bodu 98, sněmovní tisk 1014, třetí čtení. Pan předseda Sklenák se hlásí. Vy říkáte po pevném bodu. Tak jestli je to bloku třetích čtení, anebo po nějakém pevně zařazeném bodu.

Hlásí se ještě někdo se změnou a doplněním? Jestliže ne, vypořádáme se s návrhem pana kolegy Kolovratníka hlasováním.

Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 84. Přihlášeno 110 poslanců, pro 74, proti 9. Tento návrh byl přijat. Já vám děkuji. Jiné návrhy zde nepadly. A nyní bych vás požádal předtím, než otevřu první bod, který je dnes na pořadu jednání, zda s tím nemají v případě některé kluby problém, že bychom dali krátce mimo rozpravu slovo panu kolegu Šinclovi, který nás chce v souvislosti se skončením svého mandátu oslovit a rozloučit se. Nevidím námitku. Pane poslanče, máte slovo.

f) zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Dovolte mi proto, abych vám všem poděkoval za to, že jsem měl možnost zde poznat tolik zajímavých osobností, poděkoval za spolupráci při prosazování návrhů zákonů a popřál vám všem hodně úspěchů a štěstí v poslanecké práci, ve volbách i v osobních životě. Za tímto účelem jsem vám do vašich schránek poslal malého pomocníka, který vám s tím vším pomůže. Mně a jiným již pomohl velice častokrát. Děkuji za pozornost.